Ostatním zůstávají stávající pravidla zachována. Obavy z ohrožení bezpečnosti provozu, které jsem za poslední týden zaznamenal v hojném počtu, proto nejsou namístě.

Za druhé řidiči budou jezdit nízkou průměrnou rychlostí, protože na trasách do 50 kilometrů se budou vesměs pohybovat v obcích. Tím klesá riziko dopravních nehod způsobené vysokou rychlostí.

Nehody profesionálních řidičů jsou statisticky daleko nižší než nehody běžných řidičů. Ze statistik poskytnutých Ministerstvem dopravy vyplývá, že řidiči autobusů mají pouze marginální podíl na zavinění závažných dopravních nehod, zhruba se jedná o 1 %.

Lze očekávat, že tomu tak bude i při posunutí věkové hranice pro řízení autobusů na krátkých linkách na 18 let.

Dobrou zkušenost s mladými řidiči autobusů hlásí Dánsko, Švédsko, Irsko nebo Německo.

Závěrem bych rád dodal, že pracovní výkon profesionálních řidičů u nás regulují velmi striktní legislativní normy. Nedostatek řidičů působí, že dnes je naprosto běžné, že řidič autobusu nastupuje do práce ráno před šestou hodinou a končí večer kolem desáté hodiny. Sice má v průběhu dne částečné volno, ale to v době, kdy ostatní členové rodiny jsou v normální práci a ve škole.

Stávající systém odrazuje i samozřejmě ženy řidičky, ale pochopitelně demotivující je také pro muže. V tuto chvíli vám chci poděkovat za pozornost. Jsem si vědom reality a celkem očekávám, že ani jeden z těchto blíže komentovaných pozměňovacích návrhů dnes nezíská podporu Sněmovny. Toto je můj poslední pokus učinit něco pro to, abyste se před hlasováním zkusili zamyslet nad racionalitou těchto opatření. Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se pan poslanec Kolovratník.

A budu to komentovat zajímavě, přečtu jeden odstavec důvodové zprávy k zákonu z obecné části a týká se to zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Cituji: Speciální pozornost by měla být věnována nejrizikovější skupině účastníků silničního provozu, kterou jsou podle statistik dopravních nehod mladí a začínající řidiči. Tito řidiči jsou rizikovou skupinou zejména z důvodu nedostatku řidičských zkušeností, přičemž faktorem, který vede k tomu, že jsou častými viníky závažných dopravních nehod, je skutečnost, že často přeceňují své schopnosti, nechovají se dostatečně zodpovědně a nedokážou odhadnout rizika plynoucí ze silničního provozu a adekvátně na ně reagovat. Děkuji Ministerstvu dopravy a překvapivě s nimi plně souhlasím, s tímto odstavcem z důvodové zprávy. Děkuju, pane ministře. Opravdu je to riziková skupina řidičů.

Děkuji.

My jsme to probírali u nás na klubu, sešli jsme se také se zástupci Česmadu.

Ale prosím, opravdu ne touhle cestou a ne cestou poslaneckého pozměňovacího návrhu. A chci požádat pana předsedu dopravního podvýboru Lochmana, abychom se domluvili prostě na září, abychom si sedli tady ve Sněmovně, ať na podvýbor, nebo nějaký seminář uspořádáme, vezmeme tam Česmad, zástupce Ministerstva dopravy i Svazu měst a obcí a podíváme se, najdeme prostě cesty řešení, jak těm dopravcům pomoci.

Ale prosím, ne touto cestou. Když se novináři pana poslance Blahy ptali, kde má nějakou analýzu, nějaká čísla, tak on říkal, že žádnou nemá, že spolupracuje s Ministerstvem dopravy.

Když se podívám do digitální stopy toho dokumentu, tak autorem je pan magistr Marek Šoustal z Ministerstva dopravy. Tak to aspoň, pane poslanče a pane ministře, přiznejte.